Pozměňovací návrhy tuto spotřebu reflektují, nicméně ani tato částka není ta, která by uspokojila všechny požadavky ze sportovního prostředí.

Otázka zní, jaké a jakou výši, to je to podstatné, a přitom primárně tato novela řeší větší politický vliv.